Pan zpravodaj má své závěrečné slovo. Prosím, pane zpravodaji.

A musím vám říct jako zpravodaj, že nic, co jste povídali nebo o čem jste naznačovali, že vidíte problém, nebo jste to pochválili, tak nic není v rozporu, aby to nešlo projednat, podle mého názoru prosím, ve výborech, tam, kam zákon pošleme, nebo budeme se snažit poslat. A není nic v rozporu, kam bude směřováno, nebo kam bude směřován zákon, co by měl vylepšit.

Není nic v rozporu, že stanovíme jasné podmínky bezpečnostní činnosti. Ani když kolega Korte prostřednictvím pana místopředsedy mluvil o tom, tak v tom rozpor nevidím. Není nic v rozporu se zavedením oprávnění podnikat v oblasti komerční na základě licence, kde nikomu z vás ani nevadilo těch deset let. Pak samozřejmě není problém v oblasti podnikání, když budu mít bezpečnostní agenturu sám pro sebe, pro svou vlastní činnost, tak nikomu nevadilo, což je také správně, že budeme eliminovat, nebo tento zákon může a eliminuje nespolehlivé podnikatele v oblasti právě bezpečnostní činnosti. Stanovuje jasné kvalifikační předpoklady provozovatele bezpečnostní služby. A což je důležité, i pan kolega Korte o tom mluvil tento zákon sám vymezuje i přestupky a správní delikty v oblasti bezpečnostní činnosti a sankce za ně ukládané.

Připravoval se opravdu nebudu říkat dva, tři, ale já si myslím, že kolem deseti let.

Jeden návrh na prodloužení ve výborech o 30 dnů, kdy pan ministr řekl, že jako předkladatel souhlasí, tak tady nevidím problém. A druhý návrh byl od kolegy Lanka, kdy chce tento zákon vrátit k dopracování. Jiný návrh prosím, pane místopředsedo, nepadl. Děkuji, pane zpravodaji. První návrh, který musíme rozhodnout, je návrh na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování, a to ještě předtím, než budeme hlasovat o dalších návrzích. Já zagonguji, aby všichni věděli, že budeme rozhodovat. Odhlásím vás. Požádám vás o novou registraci. O návrhu pana poslance Lanka na vrácení rozhodneme v hlasování číslo 356, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro vrácení.

Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Můžeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Má někdo jiný návrh jako garanční výbor? Není tomu tak.

Kdo je proti? Děkuji vám.

Paní poslankyně Černochová se hlásí do rozpravy, pan kolega Korte další. Pane místopředsedo, já si dovoluji ještě navrhnout, aby byl tento návrh zákona postoupen do dalších výborů, a to do výboru pro obranu a do ústavněprávního výboru. Pan kolega Korte nemá zájem. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, byť rozpočtový výbor si nemůže stěžovat na nedostatek práce, přece jenom si dovolím požádat o přikázání rozpočtovému výboru, protože se tento zákon také týká pojištění, resp. oblasti pojišťovnictví. Děkuji. To jsou tři návrhy na projednání v dalších výborech. Budeme hlasovat jednotlivě podle pořadí. Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl také přijat.

Kdo je proti?

Návrh byl také přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání jako dalším výborům výboru pro obranu, výboru ústavněprávnímu a rozpočtovému výboru. Nyní tady máme návrh vzešlý z rozpravy o prodloužení lhůty k projednání o 30 dnů.

Kdo je proti? Děkuji vám. Lhůta k projednání u tohoto tisku byla prodloužena o 30 dnů, tedy na 90 dnů. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji a končím bod číslo 50.